Pan poslanec Vondrák se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne. Nyní tedy spustím rozpravu.

Myslím, že je zcela zřejmé, že situace se dotýká úplně všech.

Nechme to na této domluvě. A když už budeme chtít do toho soukromoprávního vztahu takhle vstupovat, tak alespoň v takové podobě, jakou navrhuje Senát.

A já myslím, že bychom se tomu měli snažit spíše vyhnout.

Někteří už jedou opravdu nadoraz, protože několik týdnů nemají jedinou korunu, jediný haléř příjmu, ale tyto poplatky a spoustu dalších samozřejmě nečekají. To je mnohem lepší a efektivnější řešení.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy řídit tímto usnesením.

Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, milé kolegyně, milí kolegové, máme znovu příležitost napravit v okamžiku, kdy přijmeme senátní verzi, vážné problémy a chyby původního vládního návrhu. Argumentů tady zazněla celá řada. Přidám další věcné argumenty, proč máme tuhle příležitost využít. Máme na stole materiál ze Senátu, který řeší celou řadu věcí lépe než ten původní návrh.

Paní ministryně, když jsme projednávali ten návrh v Poslanecké sněmovně poprvé, na závěr zmínila, že tady vláda zachraňuje lidem střechu nad hlavou. Působivé vyjádření, má ale jednu zásadní chybu. Vláda v tomto případě nezachraňuje, jenom tu záchranu předává někomu jinému, přikazuje mu, aby on se o to postaral.